Aspoň tu pauzu nějak vyplníme a nebudeme muset čekat, můžeme si povídat. To není nic, že by sem nechtěla.

Mrzí ji to, omlouvá se. To za prvé.